Pak je pozměňovací návrh E2, opět návrh poslankyně Vrecionové.

Pak tady máme soubor pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem G. Jedním hlasováním G1, poslanec Zahradník, § 88 písm.

A pak je pozměňovací návrh G3 přechodné ustanovení.

V případě, že by se schválil E1, je nehlasovatelný.

Tady navrhuji jedním hlasováním, protože jsou provázané. Jsou to pozměňovací návrhy kolegyně Krutákové, kterými upravuje povinnosti vodoprávního úřadu pro vydání výjimky. A poslední pozměňovací návrhy jsou mé pozměňovací návrhy uvedené pod bodem L1 a L2 opět jedním hlasováním. Je to úprava § 89, který zpřesňuje definici, resp. osvobození od poplatku do výše 100 tisíc metrů kubických za poplatkové období, aby to nebylo vnímáno po dobu platnosti vodoprávního povolení, a dále rozšíření zmocnění k vyhlášce o obsahu náležitostí žádosti. Takže tolik návrh procedury, kterou projednal a doporučil výbor pro životní prostředí. Děkuji a prosím ten návrh změny? A návrh změny.

Takže to by bylo jedním hlasováním. Druhým hlasováním by byl pozměňovací návrh A2 a A7 kolegy Schillera, což je problematika právě odlehčovacích komor.

To je právě problematika dovážení odpadních vod na čistírny odpadních vod a problematika nebezpečných látek. A posledním hlasováním by byl pozměňovací návrh pod bodem A5, opět kolegy Schillera, a to byla problematika emisních limitů. Takže takhle by to dávalo smysl. Děkuji. Zeptám se, kdo chce vystoupit k proceduře.

Návrh byl přijat. Tím pádem budeme hlasovat podle změny procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, a prosím, pane zpravodaji, o jednotlivé návrhy.

Ano, prosím stanovisko. Pan ministr?

Návrh byl přijat. Další prosím.

Stanovisko? Pan ministr?

Návrh byl přijat. Další prosím. Dalším hlasováním by byly pozměňovací návrhy A2 a A7 problematika odlehčovacích komor. Stanovisko? Pan ministr?

Tento návrh byl přijat.

Je to problematika dovážení odpadních vod na čistírny odpadních vod a řešení problematiky nebezpečných látek. Stanovisko? Pan ministr?

Tento návrh přijat nebyl.